Dále jenom krátce. Totéž, to znamená prosba, vážené paní poslankyně a páni poslanci, abyste tyto pozměňovací návrhy nepodpořili, platí i k návrhu pana poslance Běhounka, který se bude hlasovat jako D1 až D5. U něj je třeba připomenout, že se jedná o opakovaně předložený pozměňovací návrh, který se zásadně neliší od pozměňovacího návrhu, který byl načten v březnu v rámci druhého čtení. Oproti původnímu pozměňovacímu návrhu byla drobně přeformulována definice nikotinového sáčku bez obsahu tabáku, dále byl pozměněn navrhovaný § 12k odst. 3, z něhož byla odstraněna povinnost na jednotkových baleních nikotinových sáčků uvádět povinné informace formou letáku, a je doplněno ustanovení ohledně přechodného období pro doprodej výrobků, které byly uvedeny na trh před tím, než nabyl účinnosti tento zákon, a nebudou v souladu s nově zaváděnými požadavky. Předložený pozměňovací návrh tedy nikterak nebyl s Ministerstvem zdravotnictví konzultován. Pokud by tento typ výrobku obsahoval tabák, byť jenom velmi malé množství, jednalo by se potom dle principu jeho použití o tabák určený k orálnímu použití, jehož uvádění na trh je podle § 12 odst. 3 zákona o potravinách a tabákových výrobcích zakázáno. Podle původního ustanovení této směrnice by zákaz prodeje tabáku pro orální užití měl být zachován, aby se zabránilo uvedení návykového výrobku s nepříznivými dopady na zdraví do Unie.

S variantou možného zákazu uvádění tohoto výrobku na trh, obdobně jako je tomu u takzvaných snus, se však pozměňovací návrh nijak nevypořádává, neobsahuje ani žádné hodnocení dopadu navržené varianty včetně dopadu na spotřebitele a státní správu. Obecně je tedy zdůvodnění navrhovaných opatření nedostatečné.

Za největší nedostatek tohoto pozměňovacího návrhu pak považujeme, že neobsahuje určení kontrolních orgánů, které budou provádět kontrolu dodržování navrhovaných povinností, ani formulaci přestupků v souvislosti se sankcemi za nedodržení těchto povinností. Navržené povinnosti tedy nebudou ve výsledku vymahatelné a budou mít pouze deklaratorní charakter a žádný dozorový orgán nebude výslovně zmocněn ke kontrole a ukládání sankcí za jejich porušení.

Pokud se tak nestane, nebude tato úprava vymahatelná. V případě obou pozměňovacích návrhů bych považoval za vhodnější, abychom se znovu vrátili k debatě na odborné bázi s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, než aby došlo k ukvapenému přijetí těchto návrhů s těmi nežádoucími účinky zejména na lidské zdraví, o kterých jsem hovořil a které jsem nastínil. Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj je přihlášen do rozpravy, poté pan ministr zemědělství. Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, několik drobných poznámek, než se rozjede standardní proces ve třetím čtení.

A hlavně, ten proces se přece týká toho, než se z potraviny nebo ze suroviny stane pokrm.

To není nic nového a další diskuze, další odložení řešení by také nic jiného a nového nepřineslo. Ten návrh podporuji. Ale teď druhá část mého vystoupení v rozpravě je, že vás požádám o to, abyste bedlivě poslouchali, vzhledem k tomu, že právníci přišli ještě na nějaké legislativnětechnické úpravy, které je třeba doplnit, tak vás požádám, abyste bedlivě sledovali. Když vezmete tisk 502/9, usnesení garančního výboru, na první stránce jsou návrhy legislativnětechnických úprav a já si dovoluji doplnit na první stránce úplně dole další tři návrhy legislativnětechnických úprav, které teď načtu.